Nyní máme bod F71, který se týká propadnutí a zabrání věci uložené správním orgánem. Stanovisko pana ministra? Stanovisko výboru?

Tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

Stanovisko pana ministra? Stanovisko výboru?

Návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.